To by bylo velmi neodpovědné, a tak jak mám možnost hovořit se školami a s řediteli škol, také by to nebylo ze strany terénu v žádném případě vítáno.

Druhou záležitostí je tzv. povinné předškolní vzdělávání. Tady budu stručnější. Domnívám se, že tato změna nastala teprve před rokem a že bychom jako zákonodárci neměli dělat rychlé soudy a dát spíše čas tomu, jak toto předškolní vzdělávání od pěti do šesti let zlepší či nezlepší úspěšnost vzdělávání dětí následně při plnění povinné školní docházky. Proto také je podle mého soudu namístě tuto úpravu ponechat. Co se týká zrušení garance míst pro děti mladší tří let v mateřských školách od roku 2020, tak jenom chci zopakovat, že tato Sněmovna, pokud rozhodne o zrušení této garance, tak rozhoduje především o tom, že se nebudou dobudovávat povinně kapacity mateřských škol pro počty dětí, které odpovídají těmto populačním ročníkům, a tedy ani v roce 2020 nebude míst pro předškolní vzdělávání dětí mladších tří let dostatek. To, co tady zaznívá ze strany většiny předřečníků ve všech čteních, tzn. stávající nevyhovující podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let v mateřských školách, tak to je určitě pravdou, je to pravdou a musí se změnit a zlepšit. Jenom chci zdůraznit, že toto naše hlasování o zrušení garance míst situaci nijak neposune. Proto bych si vás dovolila požádat o podporu pozměňovacích návrhů, které jednak ukládají povinnost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy upravit ve vyhlášce podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let, abychom mohli opravdu garantovat, nejenom slibovat, ale garantovat učitelkám mateřských škol, že pokud takové děti, podotýkám, po této změně dobrovolně v rámci mateřské školy jsou a vzdělávají se, tak aby také tyto podmínky byly jasně stanoveny a učitelky mateřských škol se jich mohli dovolat a mohly si je vynutit. Protože když neuděláme nic, tak se to nestane.

Naposledy jsme předložili pozměňovací návrh, který byl pokusem, řekněme, pozitivním způsobem řešit předškolní péči dětí mladších tří let a rozdělit ji mezi mateřské školy a dětské skupiny a nabídnout obcím a městům pro vzdělávání dětí mladších tří let také možnost zřizování dětských skupin, popř. uzavírání smluv se zřizovateli těchto dětských skupin.

Děkuji vám za pozornost. Také děkuji a mám tady nějaké faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

Čili ministerstvo samo se rozhodovalo, že se musí odsunout.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem chtěl reagovat na paní kolegyni Valachovou vaším prostřednictvím. Úplně nesouhlasím s argumentem, že pokud to neschválíme, tak zamezíme dobudování kapacit. To přece není pravda. Pokud bude schválen pozměňovací návrh, který zruší tu garanci, tak to není nic o tom, jestli mají zřizovatelé dobudovat či nedobudovat kapacity mateřských škol, ale je to o tom, že si jasně definujeme, co je předškolní vzdělávání, a že tady jasně bude také řečeno to, že ředitelé, potažmo zřizovatelé nebudou postaveni před často neřešitelnou situaci, že budou muset povinně přijmout děti mladší tří let. Na druhou stranu ta úprava jim v ničem nebude bránit, pokud tak budou chtít učinit a bude to možné z provozních kapacitních důvodů, aby děti mladší tří let přijali. Ale k tomu není potřeba zákonným způsobem tlačit zřizovatele k dobudování kapacit, které by třeba potom ani nebyly využity.

Já také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Valachovou. Připraví se paní poslankyně Černochová. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem ten svůj příspěvek pojala tak, abychom skutečně směřovali k finálnímu hlasování. Nicméně asi pochopíte, že na základě vystoupení pana poslance Klause vaším prostřednictvím, pane předsedající, zareagovat mohu. Já skutečně prosím, aby přestal urážet všechny, kteří se v minulém funkčním období podíleli na přípravě změn nového financování regionálního školství. Tam byla široká odborná shoda, byla široká politická shoda.

A myslím si, že není korektní, aby tato vůle většinová, napříč politickým spektrem, odborná, podporovaná Svazem měst a Sdružením místních samospráv, které sdružují drtivou většinu našich obcí a měst a které změny financování škol hájí, tak aby tímto způsobem tato společná práce byla touto formou urážena. Skutečně prosím, abychom byli v tomto ohledu věcní. Můžeme mít různé názory, ale nedělejme takové rychlé soudy, pokud se jedná o práci, která stála tolik úsilí tolik aktérů a je takto široce podporovaná.